Popsaný benefit přitom nebude na druhé straně redukován zvýšenou odpovědností pedagogických pracovníků, jako by tomu bylo v případě jejich zařazení mezi stávající institut úředních osob.

Děkuji moc, to bylo mé úvodní slovo.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím navázat jako zpravodaj technicky. Projednáváme tisk trestní zákoník.

Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první hlásí paní poslankyně Berkovcová.

Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Dobrý den, děkuji za slovo.

Přesto jim současná právní úprava nepřiznává žádnou zvláštní ochranu pro případy páchání násilí na nich. Podle průzkumu Asociace bezpečná škola je agresivita žáků ve vzdělávacích institucích velkým problémem.

Zhoršuje se však i situace na běžných základních a středních školách. Dotázala jsem se na několika školách, jak tam vypadá bezpečnostní situace, jaké je klima ve škole, jaká je nálada a pocity učitelů ohledně chování žáků. Bylo to hodně smutné poslouchání, hodně smutný rozhovor.

Zaměstnanci škol, a nejenom učitelé, veškerý personál, jsou unaveni, přepracovaní, ztrácejí motivaci a chuť do práce.

Mnoho možností školy bohužel nemají.

Rozumím, paní poslankyně. Také děkuji.

V extrémních případech školy volají městskou policii nebo záchrannou službu, protože Policie České republiky často odmítá přijet, dokud se něco nestane.

Nedostaví se do školy, pokud jsou vyzváni, nechodí na pohovory ani třídní schůzky, nechtějí spolupracovat s OSPOD.

S tím se učitelé setkávají každodenně, a tak se o tom ani příliš veřejně nemluví.

Děkuji za podporu.

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, cílem návrhu je novela zákona a ta chce zařadit pedagogické pracovníky u vybraných trestných činů ke zvlášť chráněným osobám. Slyšeli jsme tady, jak pedagogové při své činnosti jsou napadáni, jak nejenom fyzicky, ale i psychicky je jejich činnost opravdu v posledním čase čím dál náročnější.